Ze zprávy vyplývá, že výše uvedené způsoby používání olova představují významné riziko pro životní prostředí a zdraví lidí.

Česká republika je v obou výborech zastoupena experty, kteří se se závěry ztotožnili. Další krokem legislativního procesu je projednání návrhu v komitologickém výboru Evropské komise, dále jen ve výboru.

Některé země vyslovily názor, že návrh je málo ambiciózní, a požadovaly rozšíření zákazu na jiné druhy střeliva, s čímž ale jiné členské země opět včetně České republiky nesouhlasily.

Diskuse o jisté míře restrikce použití olova je proto legitimní, avšak je vždy nutné přihlédnout ke kontextu, ve kterém je olověná munice využívána, její funkčnosti.

Společně formulujeme názor, že zákaz olova v munici užívané obrannými a bezpečnostními složkami není možný.

Děkuji za pozornost. Děkuji vám, pane ministře. Poprosím pana ministra vnitra, který je přihlášen s přednostním právem před otevřením rozpravy. Děkuji. Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, dovolte mi také pár slov k tématu.

A říkám, že já osobně proti těm iniciativám, které slouží k ochraně životního prostředí, nic nemám, nicméně zrovna tento problém pokládám za složitý.

Jenom pro informaci, policie ročně spotřebuje více jak 13 milionů kusů střeliva.

Trošku mi to připomíná debatu, kdy tady byly snahy o zavedení emisních norem na vojenské automobily a tanky. To se taky asi míjí účinkem.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Děkuji svým předřečníkům za to, že tu shrnuli v podstatě ve velmi dobře strukturovaných odpovědích to, co by nám vlastně plošný zákaz olova ve zbraních, střelivu a rybářských olůvkách přinesl.

To bylo tedy v roce 2000 pokud by byla nějaká další statistika, předpokládám, že nyní se pohybujeme zhruba okolo 4 % území, tedy na polovinu těch původních 8 %.

To už bychom tedy museli olovo zakázat například i v autobateriích, pokud bychom k tomu přistupovali takhle.

A to už bychom to mohli rozšířit opravdu na všechno. Trošičku dost. Jinak co se týká ekonomických dopadů, konkrétně na Ministerstvo vnitra podle toho, co tady říkal pan ministr, by to dopadlo poměrně brutálně.